34.

Než požádám paní ministryni o představení, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní ministryně Němcová se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Děkuji, pane předsedající.

Tento návrh je předkládán v totožném znění, v jakém byl vládou Poslanecké sněmovně již předložen v minulém volebním období, ve kterém však nebyl legislativní proces z časových důvodů dokončen. Cílem návrhu zákona je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Navrhované změny vyplývají především z praktických problémů spojených s aplikací nové právní úpravy, které nebylo možno vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu procesu samotné transpozice směrnice. Převážná většina změn je tudíž technického charakteru. Na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu jsou korigovány některé aspekty jeho fungování. Zároveň je navrhována úprava výběru příspěvků do fondu pro řešení krize. Navrhuje se rovněž rozšířit již současné pravomoci České národní banky ve vztahu k možnosti využití jednoho z opatření k řešení krize, takzvaného moratoria, jakož i doplnit povinnosti týkající se smluvní dokumentace způsobilých závazků a odepisovatelných kapitálových nástrojů, které se řídí právem jiného než členského státu.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji.

Druhá věc.